Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Děkuji opět. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jsa povzbuzen dosavadním úspěchem při předkládání těchto norem, troufám si vás tentokrát oslovit s prosbou o rovněž schválení v prvním čtení návrhu zákona, kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí. Cílem návrhu zákona je provést věcná upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe. Návrh zákona rovněž usiluje o odstranění nejasností vyplývajících z rekodifikace soukromého práva a souvisejících změn v právní úpravě daně z nemovitých věcí. Dále dochází k upřesnění některých pojmů, k jejich sjednocení s jinými právními předpisy a k provedení legislativně technických úprav. Jako příklad navrhovaných změn lze uvést upřesnění hranice mezi předmětem daně z pozemků a předmětem daně ze staveb a jednotek, kdy se jednoznačně vymezuje okamžik, ve kterém se stavba nebo jednotka stává předmětem daně ze staveb a jednotek.

Závěrem si vás opět dovoluji požádat o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení a o zkrácení, které bude načteno v podrobné rozpravě, zkrácení lhůty pro projednání této novely na 30 dní. Já též děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Holeček. Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající, pane ministře, děkuji za uvedení této technické legislativní úpravy naší normy, daně z nemovitých věcí.

Proto jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku také doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tento vládní návrh zákona propustit do druhého čtení a přikázat jej k projednání rozpočtovému výboru. Já též děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji kromě pana zpravodaje, který bude načítat zkrácení lhůty, žádnou přihlášku. Tak prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Navrhuji u tohoto zákona taktéž zkrácení lhůt pro projednání ve výborech na 30 dnů. Ano, děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím pana poslance Podivínského. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, navrhl bych přikázání do hospodářského výboru.

Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Dále zde eviduji ještě návrh pana poslance Podivínského na přikázání hospodářskému výboru. Já se táži, zda má ještě někdo jiný návrh. Nyní tedy budeme hlasovat o přikázání k projednání rozpočtovému výboru.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 71, do kterého je přihlášeno 150 přítomných, pro 127. Konstatuji, že návrh byl přijat a tímto zákonem se bude zabývat rozpočtový výbor. Nyní budeme hlasovat o návrhu přikázat tento zákon k projednání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 73, do kterého je přihlášeno 150 přítomných, pro 81, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat. Tímto zákonem se tedy bude zabývat rozpočtový výbor a bude ho projednávat ve zkrácené lhůtě 30 dní. Konstatuji, že tento bod je projednán. Děkuji. Nyní přistoupíme k projednávání bodu 14.